Já také mnohem častěji používám Česká republika než Česko. Je obecně používán v médiích. Používají ho občané také velmi často. I v zahraničí čas od času se snaží vyjádřit náš název jednoslovně. Dopadá to různě. To možná povzbudilo ministra zahraničí, aby s touto iniciativou přišel. Určitě nikdo nikoho nebude nutit k tomu, kterou z těchto alternativ má používat, jestli má používat oficiální název České republiky Česká republika, nebo ten jednoslovný název Česko. Jde o to, abychom skutečně měli oficiální překlad. Určitě na to upozorním pana ministra zahraničí, aby se i této věci Ministerstvo zahraničí věnovalo. Děkuju. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, v úvodu vám dám hádanku. Proto mnozí mají ještě další zaměstnání. Je to český učitel. Nároky na ně se neustále zvyšují především s ohledem na probíhající inkluzi, připravovaný kariérní řád a další úkoly. Přitom jejich platy nerostou téměř vůbec. Situace je tak vážná, že drtivá většina absolventů pedagogických škol raději jde pracovat jinam než do našich škol, protože v jiných oborech si mohou najít lépe placenou práci.

Odpověděl mi, že učit ho vždy bavilo a chtěl to dělat, ale dostává dnes vyšší plat jinde než jako učitel, a proto nebylo co řešit. Co se týká zdravého vývoje naší společnosti po stránce sociální, kulturní, ekonomické, kvalitní a dostupné vzdělávání je bezesporu jeho hlavním pilířem. Za kvalitní vzdělání odpovídají především samotní učitelé, které je potřeba také zaplatit. Proto bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, jak se vyvíjely platy učitelů v naší zemi, protože současný stav se mi zdá velmi nevyhovující. Má druhá otázka by pak směřovala na váš výhled do budoucna, tedy jak se budou vyvíjet platy učitelů v příštích letech. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, jak už zde bylo řečeno, platová situace ve školství uspokojivá není.

Nicméně to samozřejmě narazilo na limit finančních prostředků, které tehdy na to opatření byly věnovány, protože ty dvě miliardy korun, které tehdy byly k dispozici, rozhodně nemohly umožnit nějakou reformu tarifů, které jsou používány pro odměňování ve školském systému. Já bych byl velice rád, abychom využili té současné situace, ve které se nacházíme. Česká ekonomika roste, výrazně rostou i daňové příjmy veřejných rozpočtů. Máme nízkou nezaměstnanost. V loňském roce byl deficit veřejných rozpočtů asi čtyři desetiny procenta, to znamená, patřili jsme mezi země, které hospodařily v rámci Evropské unie s nejnižším schodkem. A v této situaci, když roste ekonomika, rostou daňové příjmy státu, tak je zde příležitost pro to, abychom napravili problémy v odměňování zaměstnanců veřejného sektoru tam, kde cítíme největší problém. Pro to, abychom mohli zajistit kvalitní vzdělávání, potřebujeme mít dobře připravené a motivované učitele. V současné situaci z hlediska průměrného platu, který dnes je ve školství, tak rozhodně o dobré motivaci hovořit nemůžeme. Jeden z nástrojů, který vláda má k dispozici, je samozřejmě otázka tarifních platů, to znamená platového tarifu, tarifní tabulky. Vláda může rozhodnout o změnách této tarifní tabulky a zvýšit tarifní platy. Je to samozřejmě nejjistější cesta, jak k zaměstnancům ve školství tyto finanční prostředky dostat. My jsme se snažili v uplynulých dvou letech o zvýšení tarifních platů pro všechny pracovníky, kteří ve školství působí, to znamená jak pro pedagogy, tak i pro ty, kteří pracují v těch dalších profesích. Já jsem přesvědčený o tom, že v rámci přípravy rozpočtu na příští rok bychom měli mít větší ambici a že bychom měli využít současné dobré hospodářské situace k tomu, abychom výraznějším způsobem navýšili odměňování ve dvou oblastech. Za prvé se to týká zdravotnictví, kde máme velký problém právě proto, že zejména zdravotní sestry v situaci, kdy je nízká nezaměstnanost, získávají na trhu práce atraktivnější nabídky, které přináší menší nároky, menší stres, než je práce ve zdravotnictví, často za stejné nebo i vyšší finanční prostředky. Tady máme poměrně značný problém. A my musíme dát lidem ve zdravotnictví signál, že mají zůstat a že nemají odcházet. Tam si myslím, že bychom měli přidat výrazněji. Stejně tak ale si myslím, že bychom měli dát jasný signál, který se týká školství, odměňování lidí, kteří pracují ve školství, a i tam by mělo dojít k výraznějšímu nárůstu. Proto podporuji návrh, se kterým přišla ministryně školství Valachová, která navrhuje, aby se v příštím roce mzdový tarif ve školství zvýšil o deset procent pro zaměstnance ve školství, a navrhuje tedy příslušným způsobem navýšit rozpočtovou kapitolu Ministerstva školství. Chci potvrdit, že to je jedna z důležitých priorit, o které nyní budeme jednat v rámci vládní koalice. Budeme o tom jednat i na příštím jednání vlády, kde nás čeká debata o konvergenčním programu, který vytváří podmínky pro přípravu celého státního rozpočtu na příští rok. Já budu jako předseda vlády jednoznačně podporovat návrh na to, abychom ve školství dosáhli vyššího tarifního nárůstu. Samozřejmě že je důležité, abychom nezapomněli ani na ostatní zaměstnance veřejného sektoru. Tam budeme navrhovat, aby ten nárůst byl alespoň o pět procent. Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Jsem velmi rád, že váš pohled je stejný jako můj a že vláda dělá konkrétní kroky, které zajišťují dostupnost vzdělání u nás v České republice. Ale problém je v tom, že aspoň podle mediálních výstupů pan ministr financí Andrej Babiš moc nepočítá s vámi uvedeným navýšením, které bych si já samozřejmě moc přál, a k navýšení platů učitelů se moc nemá.

Já pevně věřím, že se o to zasadíte, aby učitelé měli platy zvýšené a aby se jim vyplatilo chodit do práce a učit naše děti. Poprosím pana premiéra o odpověď. Nebude reagovat. Dobrá. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Petr Fiala, aby přednesl svoji interpelaci ve věci omezení živnostníků.